Vidím, že pan ministr se hlásí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Já vám děkuji a ptám se, zda někdo další se ještě hlásíte do obecné rozpravy? A chci se zeptat pana ministra, pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo? Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, protože nepadl návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí.

A já se táži, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím, v tom případě dám hlasovat.

Kdo je proti návrhu?

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Já se ptám, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Žádný návrh nevidím a v tom případě není o čem hlasovat. Končím projednávání tohoto bodu a děkuji vám.